Otázkou však je, a vždycky tou otázkou zůstane, které předpisy to vlastně jsou, a jsou to ty navrhované, nebo jsou jiné, které nejsou rušeny? Tahle otázka tady vyvstává, bude tady, a bohužel pokud přistoupíme k tomu, že tento návrh zákona tímto způsobem posuneme, nevyvarujeme se toho, že nastanou možná nějaké spory, které mohou končit ve svých důsledcích buď u Nejvyššího správního soudu, nebo u Ústavního soudu.

Čili tady nastává zcela věcný rozpor.

Tyto předpisy tedy zcela nepochybně i dnes mají právní účinky, nejsou obsoletní, a tudíž je nelze rušit. Neméně závažným problémem předloženého návrhu je, že neruší předpisy nebo jejich části, které měly být zrušeny pozdějšími předpisy, a nestalo se tak.

Jakýkoli zásah do právního řádu, zrušení starých právních předpisů, musí být velmi citlivý a odpovědný, postavený na odpovědné a hluboké analýze, aby nedošlo k závažným pochybením.

Takže z uvedených důvodů já nedoporučuji tento návrh zákona podpořit.

Děkuji, pane poslanče. Nyní se ptám, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani pan ministr, ani pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat tím, že navrhneme přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Návrh organizačního výboru je, aby předložený návrh projednal ústavněprávní výbor jako výbor garanční. Navrhuje někdo z poslankyň a poslanců nějaký jiný výbor jako výbor garanční? Nenavrhuje. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor k projednání tohoto návrhu. Navrhuje někdo z pléna jiný výbor? Ještě ale v rozpravě zazněl návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro prodloužení lhůty? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, lhůta nebyla prodloužena. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu v prvém čtení.